Děkuji. Za prvé budeme hlasovat společně o návrzích A1 a A2.

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Za druhé budeme hlasovat o návrhu pod písmenem B.

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 196, přihlášeno 153 přítomných, pro 3, proti 118. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Za čtvrté budeme hlasovat o návrhu pod písmenem D.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 197, přihlášeno 154 přítomných, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat. Pane zpravodaji?